Pro mě ale je hlavní, že ten příspěvek dostávají. A je přece trochu legrační při rozpočtovém vědomí toho, jak to funguje, říkat, že krajská ředitelství mají nějaké vlastní peníze, rozpočty a podobně. No to je přece rozpočet policie! To je přece rozpočet vnitra! Jak to mentálně od sebe oddělujeme? Krajská ředitelství mají nějaké zvláštní peníze a to nejsou finanční prostředky Ministerstva vnitra? To není z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, to, co dostává policie a co dostávají jednotlivá krajská ředitelství? V jaké jsme úvaze? Copak krajská ředitelství dostávají něco přímo odněkud z Ministerstva financí s nějakým zvláštním rozpočtovým řádkem? To je přece rozpočet policie. A i tady paní kolegyně Schillerová řekla, je to tak velký rezort, že ty peníze se vždycky v rozpočtu policie najdou. Já říkám ano, je to tak velký rezort, že ty peníze se tam najdou za nás vždycky. My ty peníze vyplácíme každý měsíc, najdou se i do budoucnosti.

Ano, to chceme, to je naše společná ambice. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Pro následující období do konce roku 2023 aktuálně Ministerstvo vnitra ani Policie České republiky nedisponují potřebnými finančními zdroji na zajištění vyplácení příspěvku na stravování.

Děkuji. Pan ministr bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já především, paní poslankyně, dávám policistkám a policistům tu věcnou garanci, která je pro ně zásadní a důležitá, a to je to, že stravovací příspěvek bude vyplácen, je vyplácen a vždycky za této vlády vyplácen byl. Druhá věc. Odpověděl jsem, jenom se musíme poslouchat. Říkal jsem, že během měsíce července, můžeme si to zkontrolovat, ten systém bude nastaven tak, abyste i vy byla spokojená. Na druhou stranu to, co já jsem říkal v té své odpovědi, je prostě to ano, ano, 300 milionů korun navíc do rozpočtu znamená, že ta situace bude přehledná, jednodušší a ty peníze budou transparentně určeny na tento účel a nebudou se muset hledat jinde v rozpočtu policie tak, jak to činíme doteď. Ale to nikdo nepopírá, tady žádný rozpor není. Já pouze říkám, neoddělujme uměle rozpočty krajských ředitelství od rozpočtu vnitra. Prostě nic takového neexistuje. Ale jasná odpověď v rámci července. Děkuji.

Já pořád nechápu.

To jste mi do současné chvíle v rámci těch vašich vystoupení nedal. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře.

Děkuji za dodržení času. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Dochází k tomu, že je to obrovsky negativně vnímáno, jakým způsobem to tedy bude řešeno v rámci Policie České republiky, protože ti zaměstnanci tam mají také důležitou úlohu.

No a já nevím, jestli ještě pan ministr bude reagovat, já si počkám, ale zatím musím konstatovat, že jsem odpověď od něj neobdržela. A určitě jsem nedostala odpověď a garanci na to, že tam finanční prostředky na to stravování budou. Takže já si ještě počkám, popřípadě pak, paní místopředsedkyně, dám návrh na usnesení. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Já už jsem myslel opravdu, paní poslankyně, že teď reagovat nebudu, protože jsem měl pocit, že všechno důležité a podstatné řečeno bylo. Byl jsem k tomu vyzván, považoval bych za neslušné tuto výzvu ignorovat. Tak ještě jednou. Během měsíce července ještě jednou, když se posloucháme, třeba jste nedávala pozor předtím tahle situace bude řešena na vládní úrovni. Ano?